Toto způsobuje tyto problémy a teď stát hledá model, jak ven z tohoto problému, ale tak, aby to nebylo na úkor občanů, protože ta výstavba, to jsou desítky a stovky miliard, které budou stát nové zdroje jaderné energie.

Ano, je to evropský trend. Ale nám to tady jedno není. A pokud máme utlumit uhlí, tak potřebujeme více energie z jádra. Tak řekněte dobře, pravice: my, kteří tady vystupujeme, tento zákon neschválíme.

Řekněme to otevřeně, protože ten problém je právě o tom. On tady obecně hovoří podle výkonu energetického zdroje, jak bude postupováno.

Ale vy chcete něco navíc, jako byste nevěřili Evropské unii, že je schopna zkontrolovat transparentnost, anebo se chcete někomu zavděčit, aby vypadli ti, kteří reálně reálně jsou schopni tento blok, to jádro realizovat a stavět ve světě. Ale zase, ta odpověď není vůči tomuto zákonu. Ten zákon hovoří úplně o něčem jiném. A zase se vrátím na začátek. Pokud tady přijde návrh zákona, že budeme stavět vysokorychlostní železnici směrem na východ, tak očekávám, jak velice rychle vystoupíte s tím, že ano, že podporujete vysokorychlostní železnici, ale trváte na tom, aby se na tom nesměly podílet ani ruské, ani čínské firmy, aby tam nesměli jezdit ruští a čínští občané, abychom zboží z Ruska a z Číny vůbec nevozili, protože to ohrožuje národní bezpečnost.

Ale to si zodpovězte svým voličům sami.

A když jste říkal, pane kolego Luzare prostřednictvím pana předsedajícího, že jsme ten zákon nečetli. My jsme ten zákon opravdu podrobně četli.

Naopak my si před svými voliči obhájíme, že jsme tu cenu chtěli zastropovat. A pak když jste mluvil v souvislosti se zahraničními investicemi, tak to byla také demagogie, protože toto není zahraniční investice.

Podstatné je, kdo je tím generálním dodavatelem a kdo inkasuje značnou část těch prostředků, které jsou navíc s veřejnou podporou.

Děkuji. Rád bych komunistům a jejich voličům připomněl, že právě tak, jak je ten návrh navržen, tak si lidé mají připravit ty peněženky, protože je to bude stát hodně peněz.

Děkuji.